Ale my jsme to udělali záměrně proto, abychom se podívali, jaké podmínky budou muset v této společnosti být splněny, abychom byli schopni dosáhnout snížení emisí o 80 %. Řekl bych možná, odpusťte mi ty uvozovky, o pouhých 80 %.

I těchto 80 % znamená naprosto dramatické změny ve všech oblastech našeho života.

Velmi úspěšný program Nová zelená úsporám, který je považován za nejlepší program na zateplování ve střední a východní Evropě, se na tomto snížení bude podílet zhruba půlmilionem tun.

Z hlediska dalších opatření už se blížím ke konci. Například aktuálně do konce března běží poslední výzva kotlíkových dotací, která samozřejmě také směřuje ke snížení spotřeby fosilních paliv. V oblasti energetické účinnosti a podpory obnovitelných zdrojů pokračuje, jak jsem říkal, program Nová zelená úsporám a dál budou spuštěny nové výzvy na snížení energetické spotřeby i pro veřejné budovy v rámci operačního programu Životní prostředí.

Města a obce rovněž podporujeme v rámci čisté mobility. Hodně se tady diskutovalo o možnosti podpor elektromobility i pro občany.

Závěrem, vážené kolegyně a kolegové.

To jsou čísla, která jsou skutečně, kdybychom to srovnali s průzkumy veřejného mínění před pěti, sedmi, deseti lety, zásadně jiná.

Povědomí občanů o změně klimatu také zvyšuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty.